Musím jednoznačně vyloučit jakékoliv politické tlaky, o žádné tlaky se nejedná.

Mám dvě doplňující otázky.

Co se týká korespondence, která zde byla zmíněna, samozřejmě tuto korespondenci vám doručím a dodám. Co se týká mého osobního názoru, nerad bych ho tady sděloval, abych, řekněme, nebyl obviněn z nějakého ovlivňování. Já jsem se tím zabýval vícekrát, hovořil jsem s řadou osobností. Jsou názory, které hovoří více pro Prahu, jsou názory, které hovoří pro Moravský Krumlov. Rozumím oběma úhlům pohledu, ale svůj názor osobní si prozatím ponechám v srdci. Nicméně samozřejmě je to seriózní diskuse, která ještě asi nějakou dobu bude vedená. Já na té diskusi nevidím nic špatného. Doufám, že jejím výsledkem bude optimum pro českou kulturu. Také děkuji. Prosím paní poslankyni Kovářovou a připraví se pan poslanec Hovorka. Vážený pane ministře, minulý týden proběhlo druhé čtení návrhu novely daňových zákonů. K tomuto návrhu byl uplatněn jako poslanecký pozměňovací návrh panem ministrem Babišem, který z režimu elektronické evidence tržeb poněkud překvapivě vyjímal určitou skupinu živnostníků, podle zvolených parametrů mimochodem velmi nepatrnou. Část těchto živnostníků přitom už vynaložila na zapojení do systému EET prostředky, které nejsou ve vztahu k tomu, kolik si podnikáním vydělají, zanedbatelné. Moje otázka směřuje k tomu, zda se náhrady této škody, kterou uznal i pan ministr Babiš, mohou domáhat prostřednictvím zákona o odpovědnosti za škodu. Pokud ano, bylo by příslušným orgánem Ministerstvo financí v čele právě s panem ministrem Babišem, který tuto škodu způsobil, takže by mi to přišlo trochu zvláštní. Pokud ale tento zákon nelze uplatnit, tak se ptám, jakým způsobem mohou dotčení živnostníci postupovat, aby se jim dostalo náhrady utrpěné škody. Podotýkám, že nepovažuji návrh, který zmínil sám ministr financí, tedy že živnostníky odškodní ze svého, za vážně míněný a systematicky vhodný. Děkuji za odpověď. Prosím pana poslance Hovorku. Připraví se pan poslanec Holeček. Děkuji za slovo. Chtěl bych vědět, jestli ministerstvo má skutečný zájem na řízení, efektivním řízení fakultních nemocnic. Podle mých informací dosud není jmenován ředitel odboru přímo řízených organizací, tedy nemocnic. Sleduje někdo na Ministerstvu zdravotnictví informace zveřejňované v registru smluv?

Proč se nezajistí společné nákupy léčivých přípravků a zdravotnických prostředků do fakultních nemocnic?

Podle mých informací jen zhruba 10 % smluv bylo zveřejněno.

Tento plán nebyl přijat.

Ano, ano.

Já jsem se pokoušel to nějak pochytit, takže velmi rychle.

Spoustu těch námitek, které jste, pane poslanče, řekl, já velmi vítám a myslím si, že na toto téma budeme určitě mluvit. Vy jste se zeptal třeba na ten systém společných nákupů.

Ve chvíli totiž, kdy budou společně nakupovat a budou se vypisovat výběrová řízení, tak může nastat situace, že z toho výběrového řízení protože bohužel dnes nemají stejnou platební morálku.

Nicméně tam je důležitá jedna věc.

Nedá se v tom orientovat. Upřímně řečeno, ono to není ani tak možná dneska o objemu smluv, ale o té kvalitě.